Prosím, pane ministře, máte slovo. Já na to mohu zcela odpovědně reagovat, se všemi českými piráty to bylo velmi podrobně prodiskutováno a po mnohahodinové diskusi jsme přijali společně stanovisko vzájemné podpory i v této oblasti . Každopádně než budeme postupovat dále, potřebuji v souladu s jednacím řádem napravit jednu situaci a ta se týká zpravodaje pro prvé čtení.

On není členem zahraničního výboru, tudíž by nemohl řádně plnit funkci zpravodaje. Tuto informaci jsem při hlasování neměl, já se za to omlouvám.

Já tedy nejprve dám hlasovat o revokaci usnesení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem jsme vyslovili souhlas. Já vám děkuji. Nyní dám opakovaně hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení a tou se stane paní poslankyně Jarmila Levko.

Konstatuji, že jsme změnili zpravodajku pro prvé čtení. Kolegyně a kolegové, děkuji vám za součinnost. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra a paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Chci se zeptat, zda... Žádné další jiné návrhy nejsou ani nevidím, žádný další návrh v rozpravě nezazněl a já v tom případě končím projednávání tohoto tisku.